Stabilizační příspěvek by měl být podle mě na všech ředitelstvích, určitě tu zpětnou vazbu dostaneme, určitě přijdu na bezpečnostní výbor, určitě přijdu na výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj, protože ten rozpočet se samozřejmě rozdvojuje. Neřekla jsem, že se budou propouštět hasiči, to jsem tady v žádném případě neřekla. Hasiči jsou dlouhodobě podfinancovaní v rámci jejich techniky a tu techniku my potřebujeme, takže myslím si, že tohle nebyla dobrá cesta. A ten dotační program pro dobrovolné hasiče 200 milionů, určitě budu dávat pozměňovák a myslím si, že tyto finanční prostředky by se tam měly vrátit. A ohledně toho předsednictví.

Vy jste tady asi, pane ministře, včera nebyl. Stala se taková věc, že vystoupil pan ministr práce a sociálních věcí, který říká, že bývalá vláda pořád říká: Jsme šestá nejméně zadlužená země. No protože tak dobře hospodaří města, obce a kraje.

Myslím si, že by ten dotační program měl zůstat. Děkujeme za vystoupení. Prosím, máte slovo.

Já děkuji. Pane ministře, máte slovo.

A byly to naše návrhy a náš obrovský tlak a obrovský tlak senátorů, který samozřejmě také vzešel od našich kolegů z komunální a krajské úrovně. Děkuji, pane ministře, za dodržení času.

Takže pane poslanče... Dáváte přednost paní ministryni. Faktická má ale přednost před přednostním právem. Takže paní předsedkyně, máte slovo. Já moc děkuji, pane poslanče. To je pravda, pane ministře.

Někde ano, někde je.

Děkuji. Pojďte, pane poslanče, vaše dvě minuty.